Děkuji.

Děkuji za tu připomínku ze strany ČSSD. Byl bych rád, aby to nějak tak podobně tedy pan Hamáček aspoň náznakově myslel.

Má to doplnit do příště, aby se to dovysvětlilo.

To je nepřijatelná věc myslím i pro občany České republiky.

Děkuji za pozornost. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Upozorňuji, že se jedná o bod, zda trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Považuji to za velmi důležité téma, protože jde o obrovský zásah do celého trhu, do podnikání.

Je to takový, jak je to navrženo, bianko šek vládě.

A další věc. Vlastně ve stavu legislativní nouze by se tak přijímal zákon, který i zakládá právě kvůli nedotaženostem, řekla bych i omylům, nerovné zacházení mezi zaměstnanci a nezohledňuje, že nějaké věci už třeba v zákoníku práce upraveny jsou. Takže to je jedna velmi důležitá věc.

Skutečně je třeba otázkou a ptám se prostě proto, abychom znali ta odůvodnění Paní poslankyně, já vás možná přeruším, protože toto bude předmětem jednání samostatného bodu Informace vlády k zamýšlenému vyhlášení nouzového stavu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že si tak důležitý zákon tuto debatu zaslouží. Děkuji paní ministryni. Jelikož nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.